Děkuji. K faktické poznámce se přihlásila paní ministryně Černochová a pan poslanec Balaš. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem chtěla reagovat na pana kolegu poslance Sládečka.

Je tedy nutné brát v úvahu i fakt, že Izrael a Spojené státy americké mají specifickou vazbu, která zahrnuje jak zvláštní bezpečnostní záruky, tak masivní finanční podporu mimochodem až 3,8 miliardy amerických dolarů ročně.

Děkuji, paní ministryně, za dodržení času.

Také děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já budu velmi stručný.

Kdyby to bylo přes stát, jako je Německo, tak sice oni je mají, můžou je poskytnout, ale potřebují k tomu schválení americké strany. Děkuji. Prosím. Ano, děkuji.

Děkuji. To byla poslední faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Takže jsem byl velmi rád.

Takže to už možná vysvětluje, proč mě tato problematika zajímá a proč budu pokračovat v té diskusi, kterou jsem tady vedl s paní ministryní při prvním čtení ohledně tohoto zákona.

A vy, kteří znáte, jak vystupuji, tak já neumím tu politickou dikci, já se přiznávám, že to není moje silná stránka. Takže já se omlouvám, budu tady mluvit konkrétní věci a budu tady citovat paní ministryni, budu tady citovat ostatní poslance, budu tady citovat různé smlouvy, takže možná to nebude úplně zábavné. Nicméně budu rád, když část z vás tady zůstane a případně budete na to mé vystoupení reagovat, zvlášť paní ministryně. Nakonec tam budu mít i pár dotazů jak na paní ministryni, tak na zástupce ANO ohledně některých věcí, které považuji za důležité.

Ozbrojené síly Spojených států amerických budou mít výlučnou kontrolu nad přístupem, užíváním a nakládáním s tímto umístěným materiálem. Dopravní prostředky provozované ozbrojenými silami Spojených států amerických mohou volně vstupovat, pohybovat se na území České republiky bez možné kontroly orgánem České republiky. Na palubu takových dopravních prostředků nebude možné bez souhlasu Spojených států vstupovat nebo je podrobovat prohlídce. Další věc, která je důležitá, je možnost v dohodnutých zařízeních a prostorech vykonávat stavební činnost. Já si teď dovolím tedy citovat paní ministryni. Já to tedy vůbec nemíním pejorativně, já si toho vážím, že tady odpovídala na mé dotazy, tak je to vlastně reakce na to mé vystoupení. A ona tady řekla, že Česko je vázáno smlouvou o nešíření jaderných zbraní. Dále ještě řekla, že v současnosti, abyste tu informaci měli, mají Američané jaderné zbraně v řádech desítek kusů v Belgii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Turecku. Zbraně jsou umístěny se souhlasem opakuji se souhlasem přijímajících států, takže tady opravdu se něčeho takového ani vy, ani kolegové z SPD a hlavně ani občané České republiky nemusíme obávat.